Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Rozhodli jsme tedy o změně jednotlivých bodů schůze a budeme se zabývat programem dnešního jednání, tak jak byl nyní upraven.